22. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond /sněmovní tisk 66/ prvé čtení

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedla návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky Mezinárodnímu měnovému fondu.